Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo. Já bych si ještě dovolil doplnit předsedu Stanjuru.

Jeho podobu tedy z velké části zcela ovlivnit nemůžeme, nicméně ta část novely, která měla v posledních týdnech velký mediální ohlas, důsledkem evropské legislativy převážně není, a proto i mně dovolte několik poznámek. Nejprve bych se pozastavil u výše autorských odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání a způsobu jejich určení. Domnívám se, že je zcela namístě nepřipustit, aby odměny za zmíněné formy vysílání mohly růst prakticky nade všechny meze.

Dalším kritériem pro výši odměn je počet správců. Jsem přesvědčen, že kritériem pro výši odměn by určitě neměl být tento parametr. Takový parametr nemá ve vztahu ke zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání třetím osobám žádnou relevanci. Dalším z klíčových předkládaných změn jsou návrhy týkající se především škol a knihoven. Jistě se všichni shodneme na tom, že tyto významné poskytovatele služeb veřejnosti je třeba podporovat. Není mi proto zcela jasné, proč předkládaná novela a některé pozměňovací návrhy přinášejí pravý opak. Zvláštní pozornost bych rád věnoval zejména návrhům upravujícím umístění kopírek ve zmíněných prostorách. Podle návrhu školského výboru označeného jako A1 mají být zrušeny dosavadní odměny za reálně pořízené kopie a nahrazeny paušálními odměnami za umístění kopírovacích přístrojů. Výše navrhovaných poplatků představuje závažný zásah do hospodaření těchto subjektů, obzvláště přihlédnemeli k tomu, že jde převážně o subjekty neziskové a poskytující službu široké veřejnosti. Domnívám se proto, že stanovení odměn ve výši, se kterou počítá výborový návrh, je ve stávající podobě nepřijatelné. Z tohoto důvodu pozměňovací návrh A1 rozhodně nepodpoříme. Jde o pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové a pana poslance Koníčka, kteří navrhují obdobnou úpravu, avšak se zcela jinými, výrazně nižšími částkami. Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste hlasovali pro pozměňovací návrhy mnou zmíněných kolegů, neboť je lze považovat za rozumné a hlavně nelikvidační pro subjekty, které poskytují důležité služby veřejnosti.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče, a eviduji přihlášku s přednostním právem pana místopředsedy Petra Gazdíka. Hezký dobrý den, milé kolegyně a kolegové.

Proto vás prosím o přijetí mého pozměňovacího návrhu C1, o kterém budeme hlasovat až na závěr jako o předposledním. Jsou to přechodná ustanovení, která ale jako jediný návrh zabraňují skokovému zdražení o 50 %, které by postihlo český venkov a české živnostníky. Já vás prosím, i přes obrovské lobbistické tlaky, které k tomuto zákonu byly, abyste jim nepodlehli, abyste zachránili český venkov, abyste nedovolili, aby čeští živnostníci po mnoha věcech, které se na ně valí, byli ještě týráni autorskými svazy. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Urbana. Nebo to byl omyl? Takže do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne.

Tak jak hovořil pan předřečník Petr Gazdík, věřím, že ta shoda tady ve Sněmovně mířící k tomu, aby ke skokovému navýšení poplatků směrem k autorským svazům, byla zastavena, tak tu shodu že nalezneme. Za sebe chci vaši pozornost upoutat pouze na dva svoje pozměňovací návrhy, a to čísla E9 a E15. Neznám stanoviska jednotlivých poslaneckých klubů, ale cítím potřebu vás požádat o jejich podporu. Tyto dva pozměňovací návrhy nejsou tak zásadní a fatální, jak hovořil Petr Gazdík o svém, ale jsou to další drobné díly skládačky, které by mohly pomoci dobré věci.

Pro vaši představu, je to obdobná filozofie, jako je internetová Wikipedie, sdílení společných vědomostí apod.

Je to tedy jakási záchrana naší tradice na venkově. Tak i tady, byť vím, že ministerstvo dalo negativní stanovisko k mému návrhu, jak říkám, považuji to možná za drobnost, ale cítil jsem potřebu se za ni přimluvit a zkusit vám k ní dát několik slov. Děkuji za pozornost. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm pan poslanec Vácha.

Tak to se omlouvám. Rozumím tomu dobře? Pan poslanec Vácha. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, já jsem byl vyzván panem kolegou Stanjurou, abych vysvětlil svůj pozměňovací návrh pod písmenem G1.

Ono to zní možná logicky, ale když si do důsledku uvědomíte, že třeba zemědělec, který pronajme pole k tomu, aby se tam konal nějaký festival, musí předem OSA oznamovat, že se tam bude konat festival, kdo tam bude vystupovat, jaké skladby se tam budou hrát, tak to mi připadá poněkud přehnané, protože už ten umělec to ze zákona má povinnost hlásit kolektivnímu správci, že bude někde hrát, co tam bude hrát, jaké skladby, od koho.